Mezi dotační programy jsou poprvé nově zařazeny: dále program 17 Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů, jehož cílem je zlepšení biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená pro uživatele rybářských revírů.

dále program 19 Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti pro zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků;

Dále je uvedena forma dotace a zdůvodnění podpory. Tyto dotační programy neodporují mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a přiznání dotací budou upraveny zásadami Ministerstva zemědělství a budou zveřejněny v příštím roce.

Já vás požádám, kolegyně a kolegové, opětovně o klid a požádám vás, abyste jestliže máte potřebu diskutovat, tak činili v předsálí. Děkuji. Prosím, pane ministře, pokračujte.

Návrh dotačních programů byl schválen 2. listopadu vládou České republiky a byl projednán také 10. prosince na zemědělském výboru. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuju, pane ministře, a poprosím nyní zpravodaje výboru poslance Ladislava Velebného, aby nás o jednání výboru informoval a také přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane předsedající, děkuji za slovo.

Otevírám všeobecnou rozpravu a nejprve přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Dnes od 14 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jan Volný.

A nyní již řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Herbert Pavera. Hezké a dobré dopoledne ještě jednou.

My jsme ho nepodpořili z důvodů, které jsem už tady říkal. Určitě když se ty důvody pro příští rozpočet odstraní, tak samozřejmě budeme určitě nakloněni podpoře SZIFu.

Spíš říkám a zdůrazňuji to, že tam je, že chceme podporovat regionální potraviny a farmáře a prodej farmářů, což musím kvitovat, že pan ministr už dělá.

Víte dobře, že jako starosta obce se s tím setkávám dnes a denně, že musím žádat o dotace, a vždycky říkám, že dotace jsou špatná věc, křiví trh a vůbec by neměly být. Takže uvidíme časem, jak to Evropská unie bude řešit. Pokud Evropská unie zruší dotace, tak samozřejmě i u nás budeme určitě k tomu přistupovat stejně podobně. Ale nyní budeme mluvit o dotačních programech zemědělství a tady si myslím, že se s panem ministrem shodneme a podpoříme vlastně tady tento program, a to z několika důvodů: jednak je tam podpora včelařství, zahrádkářství i rybářství, což si myslím, že je velice pozitivní. Za pozitivní můžu říct, že je i podpora venkova a kulturních památek. Pan ministr si vzal pod svou gesci podporu památek na venkově, protože už není v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ani Ministerstva kultury. A pokud se mluví o Programu rozvoje venkova, tak do rozvoje venkova patří i obnova kulturních památek, to jsou takové ty sakrální stavby a podobně, které jsou většinou v okolí obcí nebo možná i v samotných obcích. Vlastně v době migrace i v době nemigrace je nutné mít nějakou potravinovou banku, protože je řada sociálně slabých lidí, kteří potřebují naši podporu, takže si myslím, že to není špatný nápad. A když to srovnám, navýšení tohoto programu je zhruba o 700 tisíc oproti loňskému roku a většina těchto peněz jde na podporu nákazového fondu, je to podpora chovu prasat, drůbeže a samozřejmě i skotu a dalších věcí, což si myslíme, že je dobré živočišnou výrobu podpořit, a samozřejmě i chov prasat, protože víme všichni, že chov prasat v České republice šel v našem zemědělství radikálně dolů.

Pan ministr zdůvodnil proč. Myslím si, že jsou dobře navržené. A my, TOP 09 a Starostové, vlastně tento dotační program zemědělství na rok 2016 podpoříme. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Nyní požádám řádně přihlášeného pana poslance Petra Bendla o jeho příspěvek. Prosím, máte slovo.